Děkuji, vážený pane předsedo.

Předpokládá se účinnost navrhovaného zákona standardně 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Proč toto chceme, proč toto zastupitelstvo kraje Moravskoslezského toto navrhlo.

Jedná se o obec s rozšířenou působností a samozřejmě také vstupuje do spolupráce s ostatními velkými městy našeho kraje v tzv. oblasti chytrých technologií. To zdůvodnění má také svůj racionální, řekněme finanční rámec.

Takže dámy a pánové, já bych vás tímto chtě ještě jednou požádat o podporu této novely. Domnívám se, že si to město Třinec zaslouží, a domnívám se, že to má i své zdůvodnění, tak jak jsem jej tady předložil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím zástupce klubu ANO, aby zajistili přítomnost ministra vlády České republiky v jednacím sále, protože bez přítomnosti alespoň jednoho ministra nemůžeme pokračovat.